Já to opravdu považuji za velmi nebezpečný precedens a není to tak dávno, co jsme se zbavili řady nešvarů, jako jsou třeba související přílepky k zákonům. Teď jsme svědky toho, jak vláda posílá do Sněmovny nedodělky, na kterých se sama neumí dohodnout, jak na běžícím páse. Takže, milé dámy a pánové, závěrem: vládnete, vládo, mizerně, na oko voláte po spolupráci, kterou ve skutečnosti pohrdáte, prostě jen vytváříte témata, rozpoutáváte kolem nich mediální mlhu a budíte dojem hektické práce. Za poslanecký klub bych chtěl říci, že ještě se rozhodneme, jakým způsobem budeme v závěru hlasovat o tomto návrhu zákona, především podle toho, jaké pozměňující návrhy budou přijaty. Děkuji za pozornost. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Ještě rychle přečtu omluvu. Omlouvá se paní ministryně Marie Benešová z dnešního jednání z pracovních důvodů. Vážený pane předsedo, já jsem se přihlásil v reakci na mého předřečníka. Ano, je pravda, že projednávání tohoto tisku na půdě Poslanecké sněmovny trvalo několik měsíců. Na druhou stranu, uvědomme si, co je obsahem toho tisku, jak závažné bude mít dopady a jak významný je to zákon pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Když srovnám tuto závažnost s některými jinými novelami nebo zákony, které jsme zde projednávali, tak si myslím, že ten čas je docela adekvátní.

A bude mít také obrovské dopady, pokud bude spuštěn, do státního rozpočtu.

Takže ano, trvalo to déle, ale já jsem přesvědčen, že v tomto případě to bylo ku prospěchu věci. Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Valachová.

My máme práva lidí, práva z hlediska jejich ohodnocení a zajištění jejich práce, zachování jejich práce v době hospodářské krize, na prvním místě. Na prvním místě!

Potud se svým předřečníkem Janem Bauerem souhlasím. Ano, tohle není jenom věc ministerstva práce, je to věc hospodářské politiky státu a bezpochyby i ministra průmyslu a obchodu. Co je důležité: vláda dokázala najít shodu na tom, a věřím, že jsme okamžik před schválením, jakým způsobem tento nástroj do našeho práva včlenit a jak být připraveni nejenom na tuto krizi, koronavirovou krizi, ale na všechny možné následující krize.

Nic takového tady nebylo.

Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Munzar, poté pan poslanec Skopeček. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, já bych chtěl zareagovat na své dva předřečníky, vaším prostřednictvím, nejdříve na pana kolegu Sklenáka.

Jenom tady chci zdůraznit to, co tady říkal náš kolega Honza Bauer, a to to, že na takto klíčovou normu bychom tu potřebovali a měli bychom mít stanovisko klíčového člena vlády, který má na starosti průmysl a obchod, a to je pan ministr Havlíček. Bohužel, já si nepamatuji, že by někdy tady při projednávání tohoto zákona s něčím vystoupil. Já si jenom myslím, že to je škoda, protože bychom potřebovali od vlády oba dva pohledy. A jenom si dovolím, a proto jsem se hlavně přihlásil, na paní poslankyni Valachovou: vy jste tady řekla, že program Antivirus chrání zaměstnance.

Děkuji. Pan poslanec Skopeček, faktická poznámka. Děkuji pěkně za slovo. Také si dovolím zareagovat na svoji předřečnici, která mluvila o restrukturalizaci ekonomiky.

Naši zaměstnavatelé mají velmi složité podmínky, co se týče najímání, a zejména propouštění zaměstnanců. Ono na první pohled pro ty zaměstnance to může být výhoda, ale při podrobnějším zkoumání zjišťujeme, že ti zaměstnavatelé se pak bojí nabírat nové zaměstnance, protože mají s jejich propouštěním neskutečné problémy a neskutečné náklady.

Děkuji.